Čekají na očkování.

Sám jsem táta pěti dětí a vím, že situace vůbec není jednoduchá pro všechny tyto skupiny.

Kde jsou ti ostatní podnikatelé, ti, kteří přišli o svá auta, o svoji techniku a budou to několik let splácet svými domy, protože podepsali směnky?

Jak to máme těm lidem vysvětlit?

Jak toto chcete, milá vládo, vysvětlovat lidem, kteří přišli za poslední půlrok o živobytí?

Pan premiér na opakovaný dotaz nám řekl: Žádný termín neřekneme, už nic říkat nebudu. Ale my jako vláda vám, potažmo hlavně veřejnosti, rodičům, firmám, majitelům, pracovníkům, žádný plán neřekneme.